A druhý sněmovní dokument, 6530, je tedy můj druhý pozměňovací návrh a ten by měl zakotvit právo krajů na koupi pozemků, na nichž byly v souladu se zákonem o ochraně a využití nerostného bohatství ukončeny sanace a rekultivace.

Pro konkurenční zájemce je proto velice snadné tuto nabídku přeplatit a pozemky tak získat.

A poprosím potom tedy ještě přihlásit se do podrobné rozpravy. Samozřejmě. Omlouvám se, budu stručný. Chci jenom doplnit jednu věc, a to že nerostné bohatství je majetkem občanů České republiky, všech občanů České republiky. Tato novela je potřebná. Nezazněla tady jedna důležitá věc, o které se zmíním, a je to i trošku důsledek OKD, to znamená, dřívější nebo současné znění zákona hovoří o tom, že musí organizace vytvářet zdroje pro sanaci a rekultivaci.

Dneska jsme v situaci, že doly jsou státní a ty doly bude muset někdo zlikvidovat.

A to jsou stamiliony. A tyto peníze bohužel v případě OKD bude muset řešit stát.

Nyní tedy končím obecnou rozpravu. Zpravodajové? Nikdo zájem nemá, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musejí být vždy odůvodněny. O slovo se přihlásilo pět poslanců. Připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Zbylé návrhy se potom týkají směřování těch peněz do Státního fondu životního prostředí, to znamená, aby byly účelově vázány na zlepšování stavu životního prostředí. Prosím, pane poslanče. Děkuji.

A kromě toho, že obsahuje písemnou důvodovou zprávu, jsem ho odůvodnil v obecné rozpravě. Děkuji za slovo.

Děkuji.

Děkuji za slovo.

Tak můj pozměňovací návrh říká naprosto jasně, že organizace, která se bude ucházet o průzkumy nebo těžbu nerostů, musí mít své sídlo v České republice.

Nemusíme svolávat mimořádné schůze Sněmovny, protože budeme jasně vědět, pokud budou jakékoli nesrovnalosti, budeme jasně vědět, kdo je viník. Prosím, máte slovo.

Děkuji za slovo.